Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů zápisu této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o určení ověřovatelů zápisu této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Potvrzuji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 39. schůzi Poslanecké sněmovny.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu schůze, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, máme před sebou jediný bod programu schůze, který bychom měli schválit, a můj první dotaz je jednoduchý: protože jde o informaci předsedy vlády, jestli se pan předseda vlády dostaví. Protože bych nerad informaci předsedy vlády slyšel od někoho jiného než od pana předsedy. To je první moment. Vzhledem k tomu, o jak závažnou věc jde, navrhuji, aby tato schůze byla neveřejná, a to z toho důvodu, že neznám žádné usnesení, které by přijal výbor pro obranu k této věci, výbor pro bezpečnost nebo jiné orgány Poslanecké sněmovny, které se tím měly zabývat, vzhledem k tomu, že jde o otázku zpravodajských služeb.

Jsem přesvědčen, že jde o tak vážné bezpečnostní riziko pro občany České republiky, že nemůžeme riskovat, že kterákoliv informace, která by byla dál schopná ohrozit občany České republiky, zejména za hranicemi našeho státu, za hranicemi Evropské unie, není taková, která by měla unikat z Poslanecké sněmovny. Jestliže něco vyčítáme Bezpečnostní radě státu, tak bychom také měli rozhodovat my v režimu, který umožňuje, abychom tu informaci dostali, ale zároveň s informací zacházeli způsobem, který nezvýší bezpečnostní riziko pro nikoho z občanů České republiky. Děkuji.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, stranou ponechávám skutečnost, že podle našeho názoru by se tomu měly věnovat nejenom výbory pro bezpečnost, komise pro kontrolu zpravodajských služeb, ale také výbor ústavněprávní, protože podle našeho názoru došlo k flagrantnímu porušení mezinárodního práva i českého zákona. A není úplně pravdivé vyjádření pana předsedy vlády, že česká vláda postupovala důsledně podle našeho právního řádu. Návrh pana předsedy Filipa, aby naše jednání bylo utajené, má logiku a my jsme připraveni ho podpořit za předpokladu, že to bude skutečně jednání. Jinými slovy, má smysl vést utajené jednání Poslanecké sněmovny za předpokladu, že bude schválen program této mimořádné schůze. Utajit naše jednání, a pak neschválit program mimořádné schůze by byl asi výsměch nejenom poslancům opozice a celé veřejnosti.

Pokud by podpořen byl, je utajení namístě.

Pan předseda poslaneckého klubu se s tím návrhem ztotožňuje. Takže já na základě této žádosti přerušuji naše jednání na čtyři minuty. Prosím předsedy poslaneckých klubů, aby se poradili.